Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat. Tady já si myslím, že by si měl pan poslanec rozmyslet, jestli chce být poslancem, nebo senátorem, protože tyhlety kampaně do Senátu už jsou trošku prozíravé. Zároveň bych chtěl reagovat na to, co říkal: vlastizrádná vláda. Já jsem tady dneska zaslechl z úst opozice, že bychom měli, nebo že by někdo z opozice šel vyjednávat, nebo respektive pro plyn za Putinem. Já bych chtěl připomenout, co dneska vyšlo v médiích, kdy Putin jednoznačně říká, že uděláli někdo nějaké politické rozhodnutí, které bude v rozporu se smlouvami, tak nebude dodávat nic, nedodrží smlouvy.